Nastavljajmo sa raspravom, gospođa Marijana Puljak je na redu.

Nisam shvatio, šta neki žamor? Molim vas, molim vas, izvolite. Dakle evo za, u ovom nastavku za početak ću pozvati sve građane da se cijepe. Cijepljenje je zaista najveće postignuće u povijesti znanosti od cijepljenja protiv ospica, velikih boginja, dječje paralize, tetanusa do danas cjepiva protiv Covida. Neke smo dakle od ovih bolesti iskorijenili zahvaljujući cjepivu dovoljno smo procijepljeni da time onda štitimo i one najranjivije među nama koji se ne mogu cijepiti zbog raznih medicinskih indikacija, zbog alergija i slično. Isto tako će i visoka procijepljenost pomoći da se riješimo i ove dosadne korone, vjerujem da je svima dosadna i da se vratimo normalnom životu bez ograničenja. Cijepljene osobe ako se i razbole razviju blaže simptome, prebole bolest kod kuće, ne završe u bolnicu, ne završe na respiratoru, evo malo prije smo čuli i vijest o jednom poznatom muzičaru mladom, 52 godine, koji je evo umro u bolnici na respiratoru od posljedica korona virusa. Dakle, ako ne želite završiti na respiratoru, ne želite završiti u bolnicu, mislite prije svega na sebe i cijepite se. Slobodni ste evo da ne vjerujete i dalje ovoj Vladi, slobodno ne vjerujete ni ministru, je li tko bi im evo i vjerovao nakon one presude jučer, međutim vjerujte znanosti i vjerujte u cijepljenje je najveće postignuće znanosti do danas. Uočimo evo i jedan paradoks i u ovoj pandemiji su čak i najveći antivakseri koji su uporno širili nepovjerenje prema stručnjacima kad su teško oboljeli od Covida ipak su potražili pomoć istih onih stručnjaka koje su napadali. A sada o jednom aspektu posljedica pandemije, iskoristit ću evo priliku što je tu ministar i što može ovo čuti, pitala sam ga danas i u replici, to je onda posljedica koja djeluje dakle na psihičko zdravlje građana, ponajviše na djecu. O ovome ću pustiti i zastupničko pitanje pa molim ministra da odgovori i ovdje kasnije u svom izlaganju, a i kasnije pisanim putem. Dakle, kao što sam rekla nedavno smo na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu imali izlaganje rezultata istraživanja koje je proveo Institut za društvena istraživanja i utvrdio da su potresi i Covid imali posebno negativna utjecaj na psihičko zdravlje učenika i kako pomoći toj djeci. Kako im pomoći kad od Prevlake do Zagreba, dakle u cijeloj Dalmaciji, šire do Zagreba nema bolničkog kreveta za djecu i adolescente koje je potrebna pomoć psihijatra. Ta djeca danas leže nezakonito na odjelima za odrasle ili ih roditelji oni koji to mogu financijski sebi priuštiti vode u bolnice u Zagrebu ili u Osijeku. U Osijeku koji jedini ima izdvojen odjel za djecu i adolescente kojima treba pomoć psihijatra. Dakle, evo možete li zamisliti tu situaciju roditelja koji ima takvo dijete ne zna i ne može ga nigdje smjestiti. Zamislite majku, evo i neki su nam se obraćali, majku koja nam se obratila sa djetetom koje pati odnosno boluje od autizma, bolesti iz autističnog spektra koji je u tinejdžerskim godinama, upada u doba kad postaje izuzetno agresivan. Takvog dijete nemate gdje smjestiti u bolnicu. Splitska bolnica, bolnica splitski KBC trenutno nema ni jednog psihijatra dječje adolescentne psihijatrije, a roditelji kao što sam rekla kojima je ta pomoć potrebna vode ih u Osijek je li ili u Zagreb. Moraju pritom naći i stan kako bi bili u blizini djeteta i to naravno svako sebi ne može priuštiti, a i pritisak na ove bolnice u Zagrebu i Osijeku je sve veći i veći. Splitski KBC zapravo ima dječjeg psihijatra međutim liječnica koja je to radila je na bolovanju, dugogodišnji dječji psihijatar nakon 15 godina borbe je li da se osnuje poseban odjel više odlučio da se više ne želi baviti djecom i više se ne bavi djecom. Nije samo u splitskoj bolnici teška situacija, takvo je stanje u cijeloj Hrvatskoj, dječjih adolescentnih psihijatara u cijeloj Hrvatskoj ima 45, a po procjenama trebalo bi ih biti oko 140. Dakle, potreba za ovom specijalizacijom je sve izraženija jer sve više djece ima ozbiljnih psihičkih problema pogotovo sada u doba pandemije. Briga o mentalnom zdravlju je sada nekako popularna, vidite je često u reklamama, idu nekakve kampanje, evo i mi ovdje u saboru govorimo o tome, ali evo pozivam ministra, pozivam zaista Vladu da riješi konkretan problem i omogući djeci kojoj je potrebna pomoć da imaju bolnički krevet na području Dalmacije. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice, potpredsjednik akademik Reiner jutros u prvom govoru on je govorio o tome kako ljetos Portugal, Italija i Cipar koji imaju puno više procijepljenih od nas, ali eto oni nisu imali zelenu i narančastu obalu kao mi zahvaljujući genijalnim rješenjima ministra Beroša i njegovog stožera. Zatim nakon toga govori o tome kako Italija, Španjolska, Cipar imaju preko 2.000 EUR-a po stanovniku ulaganja za razliku od nas koji imamo 860, da li to zapravo akademik Reiner da možda treba još i smanjivati taj broj, pa ćemo još biti bolji jer smo imali tu genijalnu, ja ne znam da li je to ili koja je poanta što mislite takve nevjerojatne usporedbe koja može imat veze samo sa srećom, ja ne znam kakva genijalnost stožera je da sa tako malim novcem rješava… Pa evo ja bi volila da na to pitanje odgovore predstavnici stožera i ovdje ministar je li koja je to genijalnost ili ako možemo izvlačit zaključak ili što manje ulažemo bolji su nam rezultati je li. Ja bi rekla da je zapravo obrnuto. Osim toga mi u naše zdravstvo ulažemo priličan novac, a jedna od reformi koju i ova vlada zagovara i sve vlade do sada i ne znam koliko mandata je prošlo u tome, svaki izbori prođu u tome da je jedna od ključnih reformi uz onu pravosuđa, lokalne samouprave, jedna od ključnih reformi je reforma zdravstva, dakle da se to zdravstvo je li i optimizira i naprave zaista reformski neki potezi, da svi mi koji ulažemo u to zdravstvo godinama dobijemo kvalitetnu uslugu na kraju krajeva, al evo pozivam stožer da zaista otkrije tu tajnu kako je to trošiti manje, a dobiti bolje rezultate.

Danas smo manje-više čitav dan raspravu o ovoj točci dnevnog reda posvetili tome da se na neki način malo i svađamo po pitanju toga tko se cijepio, tko se nije cijepio, zašto se nije cijepio, tko se uopće trebao cijepit, tko se nije trebao cijepiti. A smatram da ovo pitanje ne smije biti naš jedini niti naš glavni fokus. Sve nas saborske zastupnike obvezuje prije svega čl. 81. Ustava RH koji od nas traži da između ostalog nadziremo i kontroliramo rad vlade, pa tako i u odnosu na ovu konkretnu točku dnevnog reda taj nadzor bi u svakom slučaju moramo obuhvatiti i provjeru i kontrolu racionalnosti i opravdanosti utroška financijskih sredstava. Takvu kontrolu nije moguće provesti, niti ovo izvješće unatoč nekakvim tablicama koje ovo izvješće sadrži, a niti bilo koji drugi javno dostupan ili na drugi način dostupan podatak ne pruža mogućnost provođenja bilo kakvog nadzora ili kontrole ili provjera načina na koji su utrošena financijska sredstva, ne možemo znati tko su dobavljači pojedinih materijalnih pripravaka koji se koriste u zaštiti pučanstva od Covid-19, ne znamo kakve su bile pojedinačne cijene, ne znamo kako se i da li se uopće kontrolira utrošak medicinskog materijala na terenu, tko tu kontrolu provodi, ne znamo iskorištava li se možda ova kriza za lov u mutnom i postoje li neki novi, neki novi profiteri. Opravdano možemo sumnjati da politička stranka koja trenutno obnaša vlast ima navodu i poprilično je vješta u tome da javna sredstva utroši na krivi način i u krive svrhe, dakle samo po sebi ovo bi bio problem jer bez mogućnosti provođenja suvisle na konkretnim podacima utemeljene provjere, nema onog osnovnog obilježja koje bilo koji poredak, pa tako i naš ustavnopravni poredak ako želi zadržati ono svojstvo demokracije mora imati. Dakle u onom smislu kako je to u ustavu zapisano mi danas nismo država kakva bi trebali biti, dakle prvi osnovni i najvažniji postulat demokracije je podjela vlasti i sustav uzajamnih kočnica i ravnoteže. A poredak koji mi danas imamo je nešto sasvim sasvim drugo i sada možemo raspravljati o tome koja bi bila primjerena riječ za situaciju u kojoj vlada HDZ, ali sasvim sigurno to demokracija nije. Riječ kojom sam se ja poslužila još davnih dana tu vladavinu HDZ-a opisuje kao sindrom otete države i možda je takav opis mogao vrijediti ili odgovarati situaciji koja je postojala do jučer, međutim od jučer situacija u kojoj politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju obnaša vlast i naprosto nema opis, nema svoj pravni, pravni naziv. U ovom izvješću navode se nekakvi zbirni podaci o tome kako su potrošena financijska sredstva i ovdje prisutni ministar očekuje da mu vjerujemo. Ja mislim da je i ovaj resorni ministar, a isto tako i vlada u cjelini izgubila to pravo traženja ili očekivanja bilo od nas na političkoj sceni ili pravo od građana da očekuju da im i nadalje vjerujemo. Cijela kampanja borbe protiv covida temeljila se na riječima budite odgovorni, budite odgovorni, vi građani budite odgovorni neovisno o tome što danas kompletan HDZ negira i odbija priznati bilo kakvu odgovornost. Politička stranka koja ima najpoznatiji i najmoćniji politički slogan ikad „Zna se“ tvrdi da u situaciji kad je kompletna politička stranka krala naš novac iz javnih sredstava za svoje potrebe putem osobe koja je tada bila na čelu i imala svu političku moć u svojim rukama danas tvrdi da nije znala, danas nitko ništa nije znao. I kako onda očekujete uvaženi ministre da možemo imati povjerenje u to da ste zbirne iznose za izvještajno razdoblje utrošili u javno opravdane svrhe? Politička vlast

Dakle, govorili ste o trošenju novaca, govorili ste o iznosima za koje ne znaju koliki su, građani ne znaju, netko zna. Da li ste o tome razmišljali i o donacijama koje nisu javno dostupne na uvid svim građanima ili ste mislili samo na lijekove, odnosno na medicinski materijal koji je potrošen u bolnicama? Mislim na to da između ostalog, mi imamo pravo pitati jesu li opravdano utrošeni novci s obzirom i na količine, imajući na umu broj stanovnika i broj hrvatskih građana. Od početka ove Vlade na neki način se provlači ta riječ transparentnost, ne znam gdje je danas onaj zastupnik koji se poziva na to da njegova lokalna jedinica najtransparentnija po pitanju ulaza i izlaza pojedinačnih stavki. E te ulazne i izlazne stavke na ovako velikim ciframa, na doista ozbiljnim ciframa za koje se RH debelo, debelo, debelo zadužila za naraštaje koji dolaze, mi zapravo ne znamo jesmo li taj novac uopće trebali utrošiti na ove svrhe. Ovo su preveliki iznosi u rukama političke opcije koja je sklona krasti. Dokazano pravomoćnom presudom, utvrđeno da je sklona krasti i mi smo danas tom pitanju i tom problemu od svega što je danas rečeno, posvetili najmanje pažnje

Dakle danas se govorilo o mnogo stvari, ja bih sada ipak rekla nešto o nekim situacijama o kojima se nije, po meni, dovoljno govorilo, to je dakle, u Izvješću se navode zabrinjavajuće brojke o porastu kaznenih djela nasilja u obitelji. 39,2% u 2020. g. porasta u odnosu na prošlu godinu i 18,2% povećanja tih zlodjela u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu. Dakle, konstatira se ta strašna činjenica i to je sve. Nikakve naznake što se poduzima ili će se bar poduzeti da se taj zastrašujući trend zaustavi i naravno, smanji, a to jest direktno povezano za posljedicama pandemije Covida-19 i moralo bi se ozbiljno uhvatiti ukoštac s tim problemom, u tom kontekstu treba naravno, naglasiti da je načelnik Stožera civilne zaštite g. Božinović ujedno i ministar policije, pa tim više začuđuje da u Izvješću se navode samo brojke, a nikakve strategije ili planovi što će se s time učiniti. Također, među najozbiljnijim posljedicama pandemije Covida-19 jest i ugroženost mentalnog zdravlja. Nažalost zbog tih okolnosti je mentalno zdravlje konačno došlo u sferu javnog interesa i medija, no, nažalost ne i u sferu interesa Vlade RH, pa niti Stožera civilne zaštite, u ovom Izvješću o mentalnom zdravlju nema gotovo ni riječi. Spominje se u jednoj usputnoj rečenici da će se posebna pozornost obratiti na mentalno zdravlje nakon preboljenja Covida-19. Kako konkretno, o tome nema niti riječi. Dakle niti činjenica da je ugroženost mentalnog zdravlja izrazito porasla u okolnostima pandemije Covida-19 nije bila dovoljna i Vlada RH još uvijek nije poslala u saborsku proceduru nacionalnu strategiju zaštite mentalnog zdravlja, mada postoji informacija da je izrada strategije završena prije gotovo godinu dana i treba naravno, naglasiti da tu strategiju nemamo od 2016., a i ona 2011.-2016. nažalost nikada nije doista i zaživjela. I sada kada je mentalno zdravlje .../nerazumljivo/... još drastičnije ugroženo, minimum odgovornosti ministra zdravlja i Vlade RH je da se nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja pod hitno stavi u saborsku proceduru. Zatim, u dijelu programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti vrlo se precizno navode sve potpore od početka pandemije, no ponovit ću još jednom i treba javno govoriti da su samostalni umjetnici u tom cijelom periodu od 19 mjeseci dobili potpore za slovom i brojkom, 4 mjeseca, na početku same pandemije 3 i sada u siječnju ove godine 1 koja je bila rezultat peticije zaposlenih umjetnika Ministarstvu kulture. Iz Izvještaja je jasno da kultura je imala i ima ograničenja djelovanja, ali samostalni umjetnici i kulturnjaci koji su doista dovedeni na sam rub egzistencije i dalje nemaju nikakve potpore. Zašto se svim radnicima može pomagati, zašto, a umjetnicima i kulturnjacima ne? Zar su samostalni umjetnici i kulturnjaci možda građani drugog reda u ovoj državi? Tražimo i od vas ministre, i od Vlade RH, da se hitno ispravi ta nepravda i da se konačno uključi u potpore i samostalne umjetnike i sve iz kulture koji su pogođeni posljedicama epidemije Covida-19. I na kraju, cijepljenje. Dakle unatoč nevjerodostojnosti Stožera, unatoč potrošenom povjerenju, treba se cijepiti i nemojmo protestirati protiv nevjerodostojnosti vodećih ljudi Stožera time da odbijamo cijepljenje. Time ćemo samo ugroziti svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i svih drugih građana. Ja sam se cijepila sa 2 doze, cijepit ću se i sa trećom ako će to biti potrebno i mislim da nam je cijepljenje naravno, to znanost kaže jedina obrana koju možemo imati protiv virusa. I zato ponavljam što sam i rekla prije 3 mjeseca, poziva stožer da se povuče [[Upadica: Hvala.]] da dođu novi ljudi [[Upadica: Hvala lijepa.]] svježi ljudi, uvjerljivi ljudi koji će biti učinkovitiji [[Upadica: Vrijeme.]] i uvjerljiviji. Evo uvažena kolegice, slažem se s vama da je prvi i minimalni korak kojeg bi trebalo poduzeti to da se povuče resorni ministar i kompletan nevjerodostojni stožer koji je davno potrošio javno povjerenje. Međutim, mislim da na tome ne treba stati treba otići korak dalje i tražiti da se povuče kompletan HDZ. Ono o čemu ste vi govorili u svojoj raspravi upućuje na još jednu temu kojoj danas nismo posvetili dovoljno pažnje, a to je da je način obračuna i borbe protiv virusa Covid-19 u režiji ove Vlade doveo do onoga što ova Vlada jako dobro radi, a to je stvaranje nejednakosti među građanima jer niti u mjerama potpore nisu sve skupine bile jednako tretirane. Neke su prošle poprilično ne privilegirano i poprilično su na svojim leđima podnijeli teret nesrazmjeran u odnosu na neke beneficije koje su dobivale druge skupine.

Da pa kao što sam i rekla, smatram da su postojali nejednaki kriteriji potpora i pomoći radnicima i građanima ove zemlje. To sam jasno naglasila i u svojoj replici, a i sada. Prvenstveno tu mislim na kulturnjake i umjetnike koji su potpuno nepravedno zapostavljeni u ovim, u ovim mjerama. Ministarstvo kulture je tvrdilo da su dali neke natječaje gdje se ljudi mogu javljati, ali tim natječajima ne mogu biti zahvaćeni svi oni koji su u potrebama i doista je činjenica da se od 19 mjeseci su dobili samostalni umjetnosti, umjetnici samo 4 potpore.

Kolegice Raukar, zanima me slažem se s vama svakako da bi stožer se trebao povući, ova brojka kojom se jučer ministar, evo drago mi je da se danas ispričao da možda nije trebao tako izgovoriti, to prihvaćam, u početku rada ministra Beroša stvarno bili smo iznenađeni sa njegovom komunikacijom iskrenom i otvorenom. Recite mi molim vas za godinu dana što se dogodilo na onoj sjednici kada je prije zatvaranja jer 27.11. kada je išao onaj lockdown tada smo imali brojku koju se jučer ovaj gospodin čudio. Tada. Što se desilo da se gospodin Beroš toliko promijenio i da samo gleda [[Upadica: Hvala lijepa.]] partikularni interes premijera i HDZ-a. Ja bih rekla, da, zahvaljujem na pitanju kolega Matula. Svi smo svjedočili da je na početku pandemije kompletna Hrvatska gledala u ministra Beroša, u doktoricu Markotić, u gospodina Capaka, zaista smo im svi zajedno vjerovali i nije se postavljalo pitanje stranke, političke pripadnosti nego smo imali dojam i osjećaj i sigurnost da nas struka vodi. I onda su, onda je nacionalni stožer preuzela politika, onda su se počele događati situacije da su se dozvoljavale neke manifestacije, pa smo imali situaciju kad je doktorica Markotić nastupila na onoj emisiji na otvorenom koja je nažalost bila u jednom momentu u kojem se to nikada i nikako nije smjelo dogoditi.

Evo kolegice ja sam samo htjela upozoriti na još jednu skupinu koja uslijed ove krize doživljava zapravo veliki pad prometa. To su dakle oni autobusi koji organizirano voze čak ne znam sportske klubove, škole itd., dakle u vrijeme ove krize jednostavno su doživjeli pad prometa 85, 90% i imali su neko vrijeme nekakve potpore od države međutim sad se najavljuje gašenje tih potpora jer kao evo linijski promet onaj stalni se nastavio, međutim taj povremeni prijevoz jednostavno i dalje i dalje ima veliki pad prometa. Evo samo sam htjela upozoriti na to da evo osim i kulturnih umjetnika ima i još drugih skupina i poduzetnika koji nemaju potporu države. Naravno, zahvaljujem vam kolegice Puljak, imate potpuno pravo i vjerojatno ni povremeni prijevoznici nisu ni oni jedini postoje još jer to je naprosto jedan domino efekt koji se stvara da se jedno uzrokuje drugo. Ono jedino što nam preostaje u tome jest cijepljenje i zbog cijepljenja i onog dostignemo visoki postotak procijepljenosti onda će se početi i ti problemi rješavati jer ćemo se ipak u većem obimu moći vraćati nekoj, nekoj normali. I zato ponavljam, cijepljenje je važno, stožer je izgubio povjerenje, trebao bi se povući, trebali bi doći novi ljudi u koje bismo imali povjerenje kao što smo imali u vas prije 19 mjeseci. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice govorila ste o kulturi, dakle, kulturu što ostaviš dvostruko se vraća, bila u zrakopraznom prostoru duže vrijeme, ostali su bez naknada. Mene zanima ono što ste vi počeli govoriti, pretpostavljam da niste mogli sve izgovoriti ali zanima me što vi mislite što je trebalo sada vezano za kulturnjake i djelatnike u kulturi napraviti kako bi se njihov status poboljšao i time doprinio posredno boljoj slici mentalnog stanja nacije? Pa mi smo svi svjedočili u prvom lockdownu, a i kasnije koliko je kultura bila važna i koliko su se programi kulture gledali i pratili i na neki način pomagali ljudima da prežive ta izrazito teška razdoblja. Ja naravno ne mislim da su potpore jedina stvar koju kulturnjaci i umjetnici trebaju, ali sasvim sigurno i to trebaju. To nije socijalna pomoć, to je pomoć naprosto ona koju oni zaslužuju kao i svi zaposlenici i radnici u Hrvatskoj da bi naprosto preživjeli, a ne samo oni da bi preživjeli nego da bi preživjela ta kultura koja nam pomaže i koja nas održava u nekom relativno nam pomaže da preživimo sve ovo zajedno koja nas održava i koja nam u krajnjoj liniji pomaže da ostanemo ljudi.

Izvolite. Evo prvo da kažem, ja sam jedan od onih koji se nije cijepio u saboru jer sam slušao ono što je govorio stožer i smatrao sam da u to vrijeme je bilo potrebitijih da dobe cjepivo. Čekao sam poziv svog liječnika da se cijepim, međutim u tom iščekivanju sam dobio koronu i nisam baš najbolje prošao. Zato svima onima koji se nisu cijepili preporučam da se cijepe što je prije moguće. Što se tiče izvješća ministre ja znam da ga niste vi pisali, ali oni koji su ga pisali, vjerojatno su ga pisali i prošli puta, očito nisu slušali naše rasprave ovdje u saboru i nisu si dali nimalo truda da promijene ono što smo prošli put tražili. A tražili smo da za svaku odluku i za svaku mjeru vidimo koji su bili rezultati, toga i u ovom izvješću nema. Imamo odlično popisane odluke koje ste provodili, ne znamo zbog čega ste donosili nove odluke jer nisu napisani rezultati koje ste postigli provođenjem tih odluka i na kraju smo zapravo dobili izvješće koje nam je na neki način nije dalo podatke koje smo očekivali, nažalost to je tako. Opet izvješće je što se tiče samog pisanja detaljno, ali ono što smo tražili prošli puta opet nismo dobili nažalost. Ono što bih još htio naglasiti, tu su se spominjali troškovi koji su bili vezani za nabavku cjepiva za potreban materijal u vezi liječenja covida, sprečavanje covida, recimo u tim troškovima nismo vidjeli prave troškove koji su se zapravo desili preko 60 milijuna eura troškovi za avionski prijevoza i to smo problematizirali na odborima, međutim pravi odgovor nismo dobili. Dobili smo samo odgovor da je to bilo tako i to je zapravo kraj. Ono što mene osobno smeta što se tiče liječnika i njihovih postupaka je to što zapravo u ambulantama ne postoji jedinstven stav liječnika kada oboljeli treba ići u bolnicu.

I to je ono što je izuzetno važno da se taj stav na neki način ujednači i da znam što nas čeka ukoliko se nešto desi. Isto je veliki problem sa informiranošću javnosti, problem je sa obrazovanjem ono što smo pričali što je kolegica Marić spomenula, treba biti više takvih aktivnosti i više akcija po tom pitanju. S druge strane smeta me i to što se pogrešno prikazuju rezultati od strane vladajuće većine. Kažu, bile su odlične mjere pa smo imali dobru turističku sezonu. Koliko je ta sezona dobra, to ćemo vidjeti međutim oni podaci koje imamo su pokazali da su u prava dva tromjesečja više novaca poslali naši gastarbajteri nego što se zaradilo od turističke sezone. Znači ljudi koji rade u inozemstvu su svojim obiteljima poslali milijardi i 600 tisuća eura, s druge strane ljudi koji rade iz Hrvatske za druge dobili su milijardu i 67 milijuna eura. I zbog toga raste broj fiskaliziranih računa, zbog toga raste potrošnja, ne samo zbog turizma i to moramo uzeti u obzir, ako to ne uzimamo u obzir onda ne prikazujemo realne rezultate. S druge strane kada smo govorili o rezultatima naših mjera u Hrvatskoj u jedno vrijeme u ljeto smo imali izvješće da je kod nas oboljelo otprilike 20, 30 ljudi, a istovremeno austrijski mediji objavljuju informaciju da se iz Hrvatske vratilo u tjedan dana 800 oboljelih od korone, znači razlike su velike. Ja ne kažem da je netko nešto namještao, ali činjenica je da se podaci ne slažu. Hvala predsjedavatelju. Uvaženi kolega, hvala vam što ste podsjetili ovdje prisutnog ministra da je oporba ovdje u HS pokrenula i jednu interpelaciju vezano za način nošenja ove vlade sa covidom, drago mi je što ste skrenuli pozornost na to da ova vlast nije čula ništa od prijedloga, ništa od kritika, ništa od komentara koje smo isticali svi mi saborski zastupnici što kroz odbore, što kroz naš drugi politički rad. Zanima me vaše mišljenje vezano za ovaj izvještaj o učincima provedenih mjera u izvještajnom razdoblju, smatrate li da je on dostatan s obzirom da se svodi samo na pojedine segmente, primjerice učinak u turizmu, učinak u sustavu obrazovanja. Ono što izostaje, izostaje procjena učinka na dugotrajno zdravlje naših osiguranika kao prvo, dakle nema plana, nema strategije, šta je sa onim sekundarnim i tercijarnim oboljenjima koji će povodom covida nastati i kako će ih naš zdravstveni sustav koji je u kolapsu rješavati i kako ćemo riješiti financijski teret koji nastaje iz troškova koje je generirala vlast? Oni koji se sjećaju barem dijela moje rasprave koju smo imali prošli puta, rekao sam ministru ovdje da zamjeram to što ima krizni stožer bez kriznog menadžera koji bi mogao odrediti što je prioritet i što je trebalo napraviti i to je velika zamjerka. Isto tako velika je zamjerka to što su provodili mjere, ali rezultate tih mjera nemamo nigdje. Mi sad ne znamo koje su mjere bile efikasnije, one od prošle godine ili one od ove godine i to ne možemo znati jer ne znamo što smo radili prošle godine, koji su nam bili rezultati i što smo radili ove godine i koji su nam bili rezultati, znači nemamo usporedive podatke i to je veliki problem, da smo to imali, da smo imali kriznog menadžera koji to razumije, koji to vodi i koji to na neki način zna analizirati bilo bi puno bolje. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega, u vašem nastupu ste bili vrlo onako čemerni da ne kažem čumurni, dakle bila je kompletno negativnost sve što je ova vlada pokušala upravit vi ste samo nalazili neke negativne stvari.

Naravno ukoliko imamo ljude koji su preživjeli, ljude koji su bili na vrijeme zbrinuti, to su ipak nekakvi ovoga pozitivni pomaci bili. Međutim, ono što sam očekivao od stožera, rekao sam to već ranije, očekivao sam da će imati u stožeru kriznog menadžera koji će znati na vrijeme upozoriti što treba napraviti u kojem slučaju. Ono što smo spomenuli prošli puta i to smo rekli ministru dobronamjerno ne sa ciljem da ga vrijeđamo, ne sa ciljem da omalovažavamo ono što su oni napravili nego sa ciljem da slijedeći put to bude bolje, rekli smo dajte te ljude unutra koji znaju i koji mogu, nije dovoljno imati samo epidemiologe u stožeru da bi se rješavala kriza jer se ta kriza nije odražavala samo na bolesne nego se odražavala i na turizam i na gospodarstvo i na prosvjetu. Hvala lijepa. Poštovani kolega Pavić, u svom ste izlaganju vrlo zorno prikazali posljedice ove strašne pandemije koja je obuhvatila ne samo Hrvatsku nego i EU, ali i cijeli svijet. Govorili ste o tragičnim sudbinama svojih poznanika i prijatelja, svi mi možemo o nekom sebi bliskom govoriti u tom kontekstu. Čuli smo previše puta od ministra Beroša kako poziva odnosno proziva, to bi bilo vjerodostojnije reći, građane za nedovoljnu neprocijepljenost u RH koja je danas rezultat toga da je Hrvatska tek ispred Bugarske i Rumunjske po pitanju procijepljenosti hrvatskih građana. Ja bih htjela barem od vas čuti jer ovdje nisam čula, da li smatrate da je Nacionalni stožer civilne zaštite, ministar Beroš i hrvatska vlada, odgovorna za takav fijasko u procijepljenosti hrvatskih građana s obzirom na njihovu nevjerodostojnost u promicanju potrebe cijepljenja? Prvi i veliki problem je bio to što ljudi nisu informirani, znači ljudi nisu imali informaciju što, kako, kada. Drugi problem, kad je bila navala ljudi cijepite se nije bilo cjepiva.

Mogu vam dati i popis tih ljudi koji su to radili, znači jedan dio podataka je nestao. Nadalje, desio se veliki problem zbog toga što ljudi nisu znali niti sa kojim cjepivom da se cijepe, nisu bili upućeni i tu su problemi. Imamo povredu… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] samo malo, samo malo, povredu Poslovnika, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. zato što se opetovano kolega pričate stvari koje su potpuna neistina. Dajte argumente za to, navedite tko je nestao, prestanite molim vas sa tim stvarima i time što govorite unosite nemir među sve te ljude. Nemojte to raditi. Ajde zajedno da nešto stvorimo, dajte predložite nešto, poboljšajte nešto, nemojte ovo raditi. Iznosite neistine i to je stvarno teško za slušati. Naravna stvar, oprostite. Naravna stvar da vam moram dati opomenu ... [[Upadica se ne čuje.]] nemojte reći slažem se jer to, radi se o zakonu, to sam vam već jedanput rekao i kršit zakon nije lijepo jer ste vi replicirali i ovaj Poslovnik ne razmatra pitanja istine. To nije knjiga iz filozofije niti vjere, što bi imale knjige iz teologije, to je Poslovnik. Tu svatko odgovara za riječi koje je rekao, a onda će prozvani ministar imati pravo odgovoriti na te riječi, na te stavove, ali prije ćemo završiti sa replikama.

Ja ne znam kome bi se, ste trebali uputiti opomenu, odnosno da li ste vi povrijedili Poslovnik kada niste upozorili ministra da je on ovdje gost u Saboru, da ima instrument 5 minuta izlaganja u kojem može govoriti, a ne dobacivati iz klupe zastupniku koji ima pravo izreći svoje mišljenje bez obzira što ministar o tome govorio. Molim vas da obuzdate ministra, neka se prestane ponašati kao premijer. Ja ne mogu dati opomenu ministru, nego samo zastupnicima. ... [[Upadica se ne čuje.]] A, i upozorio sam ga i upozorio sam ga.

Hvala predsjedavatelju. Dakle pozivam se na povredu Poslovnika, čl. 238, a pri tome, prije svega, pozivam vas da tu odredbu ispravno protumačite jer ju do sada niste tumačili kako treba. Naime, mi zastupnici imamo se pravo buniti kada nam iz vladajućeg tabora dobacuju kako nismo bili konstruktivni. Ako smo igdje bili konstruktivni, bili smo konstruktivni na pitanju kako se nositi sa ovom krizom jer smo smatrali da je to naš zajednički interes i zajednička obaveza i zajednička odgovornost Dajem vam opomenu jer ste iskoristili ovu odredbu Poslovnika.

Dakle ne zastupnika, a ministar je dobacivao. Samo toliko, hvala. Mogu dobiti opomenu.

Da, znam da nije ovaj lako, još uvijek smo na prvoj točci, bit ćemo još neko vrijeme. Evo, kolega, moje pitanje ide u ovom smjeru. Dakle, mi smo tokom cijelog ovog saziva, ako smo u jednoj stvari zaista bili svi zajedno konstruktivni i davali prijedloge, bez obzira na, možda i različite stavove koje imamo o nekim pitanjima, to je bilo upravo oko načina upravljanja pandemijom. Mi smo konkretno u Klubu zeleno-lijevog bloka davali zbilja prijedloge, od toga kako da se bolje upravlja i najavljuju mjere kada i kako se i pod kojim uvjetima uvode, podržali smo cijepljenje, isto tako smo jasno rekli da se ne mogu ljudi koji nemaju više povjerenje u javnosti, da ne mogu voditi kampanju oko cijepljenja i sve što smo govorili, ispalo je točno. Moje pitanje je sada, da li je na kraju HDZ i Stožer su krivi ili su odgovorni samo za to

Rekao sam, nije bilo dovoljno informiranosti, nije bilo dovoljno obuke, nije bilo dovoljno informacija za naše građane, što, kako i zašto i tu su osnovni problemi.

Ja sam nažalost podatke prikupljao iz medija. Znate zbog čega? ... [[Upadica se ne čuje.]] Jer ih nije bilo u Izvješću! ... [[Upadica se ne čuje.]] A tražili smo u Izvješću, nismo ih dobili pa sam to prikupio iz medija, a u medijima je pisalo da su nestali podaci. I ako sam nešto rekao krivo, rekao sam zbog toga što sam to pročitao u medijima, a to u medijima nitko nije to opovrgao, prema tome, ako nešto ne valja, nisam ja kriv, g. ministre. Izvolite odgovor.

Kolega, u svojoj raspravi ste spomenuli ovu diskrepanciju u brojevima prijavljenih slučajeva u RH i pri povratku turista u njihove matične zemlje, na Austriju ste se referirali u svojoj raspravi. Mislim, to je jedna od tih stvari koje su bile očite cijelo vrijeme da nije moguće da su brojevi tako niski, a onda kad se ljudi vrate, mislim, da nije prikaz stvarnog stanja. To je sasvim sigurno narušilo povjerenje građanki i građana RH u ono što Stožer radi i tu koliko god da neke ranije članice ili članovi Stožera tog mogu biti frustrirani time, to je tako.

Odgovor. Pa rekao sam u svom izlaganju u svojoj raspravi da smatram da, da i vjerujem da je tu bilo nekih loših namjera. Međutim, brojke pokazuju da su diskrepancije velike.

Osim toga, bili su na moru, bili su na svježem zraku i nije moguće da su se zarazili svi baš na istoj plaži. Ali, nemam ja pravo da sumnjam u izvješća koja je dao Stožer niti bi to htio u bilo kojem slučaju ukazivati na to niti bi htio da naši građani to krivo shvate. Hvala lijepa. Koja?

Izvolite. Poštovani kolega, govorili ste o turizmu, govorili ste o nekonzistentnosti podataka i zaista je bilo takvih informacija da su strani mediji govorili da se 800 zaraženih iz Hrvatske vratilo u Austriju. S druge strane, naši mediji, odnosno i naši vladajući govorili da je udio turista u broju zaraženih zapravo mali. Sad je tu ili pitanje testiranja, da li su se testirali brzim antigenskim testom, PCR-om, dakle to je isto jedna boljka, ne samo u Izvješću nego u stvarnom svijetu. Dakle koji se podaci uzimaju u obzir, da li je stvar u, možda namjernom izvrtanju istine od strane stranih medija, to je teško reći. Međutim, imam tu evo, u Izvješću, str. 28, ne znam da li je to netko detaljnije gledao, prikazano je koliko je, na, što se tiče Covid potvrda na granicama bilo preboljelih, testiranih i cijepljenih i zanimljivo je da je u tih 1 038 000 Covid testova zapravo najviše bilo cijepljenih, dakle naši turisti [[Upadica: Hvala.]] su zaista dolazili cijepljeni. Vratite mi 10 sekundi koje ste mi oduzeli.

Slažem se u većem dijelu vaše replike. Ono što bi htio reći da Stožer nije donio mjere kakve je donio, ne bi bila prisila da kod nas turisti dolaze cijepljeni, tako da, ministre, tu moramo odati priznanje Stožeru, što se toga tiče. Međutim, svih ostalih stvari koje su se dešavale i kod nas na Jadranu, kako su se provodile mjere, to baš nije bilo u skladu s onim što je bilo propisano. S druge strane, za naše ljude, evo, slučajno sam bio na moru kad je jedno društvo iz mog susjedstva, domaći ljudi su išli na svadbu, drugi dan su se vratili, veli, bila im je kontrola. Znači za naše ljude koji su imali svadbu, kontrola je došla, uzela nekoliko ljudi, pogledala testove i nakon toga napustila tu svadbu. Da li se to radilo i sa turistima? Da li se to dešavalo na Zrću, da li se dešavalo po klubovima, to stvarno ne znam. Na završne govore. Sad je stvarno gđa. Andreja Marić koja tu nije ispala pa će moći govoriti. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, državna tajnice, uvaženi kolegice i kolege. Evo, par završnih misli u ime našeg Kluba. Dakle, rekla sam u startu, u Izvješću jesu taksativno navedene aktivnosti koje su provođene na području prevencije, pripravnosti, odgovora, oporavka, kao i strateški ciljevi. Dakle i, bilo je i provođenje testiranja, nadzor, praćenje zaraženih osoba, kontakata, nadzor praćenja bolničkih kapaciteta za liječenje Covida, provedba cijepljenja. Ali, kampanja za cijepljenje nije polučila zadovoljavajući učinak i to moramo priznati. Nekoliko još stvari koje su nam malo u Izvješću upale u oči. Dakle, različite su metode opisa umrlih, šaroliko je po različitim zemljama, da je pacijent umro od Covida, sa Covidom, trebalo bi prikaz tih podataka uniformirati i složili smo se svi o tome i na našem matičnom odboru. Isto tako, u broju pozitivnih ne prikazuju se oni koji su pozitivni brzim antigenskim testom već službeno, zlatnim standardom, znači PCR-om. Dakle opet nekakvi pomalo nekonzistentni podaci. Pitanje mentalnog zdravlja je tema koja iziskuje ozbiljno djelovanje, edukaciju i pomoć ljudima. Zabrinjavajuć, je svakako, trend povećanja nasilja prema obitelji i djeci, čuli smo, možemo i pročitati da tijekom 2020. g. 39,2% više kaznenih djela, a u prvih 7 mjeseci ove godine čak 26,1% viših kaznenih djela iz domene nasilja prema djeci i obitelji u odnosu na isto razdoblje 2020. Zatim, pitanje javne nabave, evo, ministar tvrdi da je to sve transparentno za nabavu testova, lijekova, medicinske zaštitne opreme vidjeli smo da za kirurške maske, kirurške rukavice i brze testove utrošeno je ukupno 23,7 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju, opet tu postavljam pitanje costbenefit analize odnosno detaljno izvješće i to vas stvarno molimo da za iduće puta bude pripremljeno. I izvješću se navodi da je RH naručila do 2023. 18,9 milijuna doza cjepiva, čeka se još uvijek potvrda EMA-e o primjeni treće doze cjepiva, trebat će opet vrlo jasno iskomunicirati sa javnosti koga i zašto treba cijepiti trećom dozom. Da li je ovaj broj doza prevelik u ovom trenutku, pogotovo zato što je do 1.9. ove godine isporučeno 4,67 milijuna doza, a u izvještajnom razdoblju 2,65 milijuna doza znači daleko smo do 18,9 milijuna. Bitno je voditi računa o rokovima trajanja, pitala sam na odboru navodno se pazi ta to, oko 300.000 doza smo humano donirali drugim zemljama. Ne znamo, nismo barem tamo dobili specifikaciju kome, koliko i kada pa smo zatražili izvješće i nadam se da ćemo ga dobiti na idućoj sjednici odbora. I završno još nekoliko misli, dakle ažurirajte stranicu HJZJ najčešća pitanja i odgovori, nije ažurirano od 2. mjeseca 2021., a sigurno bi koristilo našim građanima, organizirajte dodatne edukacije, okrugle stolove, savjetovališta ne samo u Zagrebu što sam pohvalila nego i u drugim svim županijama. Dostavite nam plan kampanje za cijepljenje za naredni period. Ne možete se vaditi da vas je pandemija iznenadila, trebalo se sve to skupa još ranije pripremiti tijekom prošle jeseni. Izjasnite se tko je nositelj kampanje, dakle da li ministarstvo, stožer, vlada ili Zavod za javno zdravstvo ili tko već, intenzivirajte kampanju. Članovi znanstvenog savjeta trebali prema javnosti komunicirati zaključke nakon svojih sjednica. Nekonzistentna komunikacija je kontra produktivna, naravno da svaki znanstvenik ima pravo na svoje mišljenje, ali mi još nismo čuli nekakve komunikacije od znanstvenog savjeta da svi stanu iza tih svojih poruka koje šalju javnosti. U izvješću se navodi da imamo dostatni broj timova zdravstvenih radnika educiranih za rad sa covid bolesnicima, iako kao što sam već rekla nisu svi infektolozi, pulmolozi, intezivisti tu su i endokrinolozi i kardiolozi i psihijatri itd. svi su ti ljudi prošli dodatne edukcije u ona prva dva vala pandemije čak i u vlastitom aranžmanu mnogi su se zarazili i svi zaslužuju covid dodatke, a nisu dobili iako na vratima odjela ne piše covid.

Kažu nam da se cijepljeni mogu zaraziti i prenositi bolest radi čega cijepljenje nema smisla. Netočno, istina je da se cijepljeni mogu zaraziti i da mogu prenositi bolest no osim što se to događa u značajno manjoj mjeri cjepivo značajno štiti od teškog oblika bolesti i smrti od covida, radikalno smanjuje stopu hospitalizacija i radikalno smanjuje stopu smrtnosti. Dakle, visoka procijepljenost pretvara covid u malo težu virozu. Kažu nam da je više ljudi umrlo zbog mjera nego od covida. Netočno, ljudi su umrli jer su bile prepunjene bolesnicima oboljelim od covida, a zdravstveno osoblje nije moglo niti imalo kada liječiti pacijente oboljele od drugih bolesti. Dakle ljudi koji su umrli jer nisu mogli doći do tretmana, dijagnostike i svog liječnika nisu to mogli ne zbog toga što smo imali mjere nego zato što zdravstveni sustav nije mogao podnijeti opterećenje koje je proizvela visoka stopa novooboljelih od covida. Kažu nam da cjepivo protiv covida izaziva neplodnost. Netočno, ni u jednoj relevantnoj medicinskoj studiji niti u jednom istraživanju nije pronađena ikakva povezanost cjepiva i neplodnosti. Dakle, nećete ostati neplodni ako se cijepiti, no mogli biste ukoliko radi niske procijepljenosti i novih mutacija predugo ostanemo pod mjerama pa nećete imati priliku upoznati muškarca ili ženu svog života. Kažu nam da je cjepivo opasno. Netočno, ogromna studija provedena na 11 milijuna ljudi objavljena nedavno u JAMA-i što je najbolji medicinski časopis na svijetu pokazala je da nema ozbiljnih nuspojava nakon cijepljenja mRNA. Velika većina odluka koju donosite svaki dan ima veće statističke šanse da vas ubije, konkretno svaki ulazak u automobil, svaka vožnja avionom, popušena cigareta i čaša vina uvečer, kontracepcijske pilule i ljubav prema suhomesnatim proizvodima, koji kilogram viška imaju veću šansu da vas ubiju nego cjepivo, a covid pogotovo. Kaže nam zastupnica iz ovog sabora citirati ću je još jednom „da je svaka četvrta cijepljena osoba u Hrvatskoj umrla“, netočno, to bi značilo da je u Hrvatskoj umrlo 450.000 ljudi samo među cijepljenima. Ja ne mogu procijeniti da li je uvažena zastupnica namjerno manipulira ili pokazuje dubinsko nerazumijevanje bazične statistike jer to što je izjavila zapravo znači da primjerice ako kažemo da je među poginulima u Hrvatskoj u prometu 90% ljudi bilo vezano sigurnosnim pojasom da će 90% onih koji se vežu umrijeti odnosno važno je razumjeti da kako raste procijepljenost populacije tako raste i postotak cijepljenih među umrlima, iako ukupni broj umrlih pada. U hipotetskoj situaciji u kojoj se u nekoj zemlji procijepi 100% stanovništva i u godinu dana jedna osoba umre od covida točno je reći da je među umrlima 100% cijepljenih, no nije točno reći da su svi cijepljeni umrli. To je logička pogreška koju je napravila uvažena zastupnica slučajno ili namjerno iskreno ne znam što je gore. Kažu nam da cjepivo izaziva magnetska svojstva. Netočno, kaže kolegica Benčić da je tako ja ne bih svaki dan gubila ključeve. Ja razumijem, ja doista razumijem zašto ljudi ne vjeruju preporuci stožera i vlade, nas iskustvo uči da je opasno vjerovati HDZ-u i HDZ-ovcima, jučerašnja presuda samo je potvrdila ono što vi znamo da HDZ ne mari za javni interes, da laže i krade te radi protiv javnog interesa i jasno mi je zašto im je jako teško vjerovati.

Obraćam vam se s ovog mjesta kao političarka, no prije svega, kao liječnica i kao znanstvenica. Cijepite se. Ne zato jer vam oni tako kažu, nego unatoč tome što i oni to kažu. Hvala lijepa. Gđa. Anka Mrak-Taritaš će sada zastupati stavove Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Nakon završnog izlaganja dvije liječnice, ja sam, s oproštenjem, arhitektica. Ali, dosta toga sam govorila na teme, na temu korone i na temu Covida i jednako tako i mislim da je ovo Izvješće zaslužilo da se još jedanput osvrnemo na neke stvari. Ja sam prebolila koronu, cijepila sam se i cijepit ću se i treći put ako treba i onoliko puta koliko znanosti i liječnici kažu da se treba cijepiti, ja ću se cijepiti i pri tom vjerujem liječnicima i nisam ni dvojila, ja kad sam rekla, kojim ćete se cjepivom cijepiti, ja sam rekla pa cjepivom koji u tom trenutku bude jer do sad sam se inače cijepila, nisam nikad pitala s kojim ću se cjepivom cijepiti. Prvi put sam, kad je krenula rasprava o različitim cjepivima pogledala tko su proizvođači lijekova koje godinama koristim, pa sam vidjela, da recimo, jedan lijek je proizvođač Pfizer dok nije krenula rasprava o tome mi nije palo na pamet. Odgovornost svakog od nas je da se odluči cijepiti ili ne cijepiti. Pri tom, ajdemo se sjetiti samog početka pandemije i Stožera, da je Stožer tada nama rekao, da moramo stajati na jednoj nozi, 3 sata dnevno, mi smo svi tako vjerovali Stožeru da bi uredno stajali 3 sata dnevno kad smo imali onaj lockdown. Vjera u Stožer je prestala u trenutku kad su krenule odluke i sjećate se koja je to bila prva. Prva je bila vezana uz procesiju uopći Uskrsa na otoku Braču. ... [[Upadica se ne čuje.]] To je, Hvaru, ispričavam se, Hvaru. To je bila prva odluka Stožera kad smo rekli, ček malo, što je ovaj Stožer? Taj Stožer donosi neke odluke sukladno nekim interesima i tad smo krenuli preispitivati odluke Stožera. Ja zaista ne vjerujem Stožeru, ne vjerujem ni ovoj Vladi, ali vjerujem liječnicima, vjerujem znanosti i vjerujem odgovornosti da se treba cijepiti. I svaki put će i moja poruka biti, ljudi moji, vjerujte svojim liječnicima i cijepite se. Iz jednostavnog razloga što, ja sam sad pogledala podatak, podatak koji je danas je da je Hrvatskoj procijepljenost 51,64% odraslog stanovništva. Prva stvar, da cjepiva imamo dovoljno. Druga stvar, da nema redove, dakle vi sada se odlučite cijepiti, sutra možete otić i cijepiti se. Treća stvar je da ljudi koji su se odlučili cijepiti su se glavninom cijepili, oni koji su se odlučili ne cijepiti, teško će se odlučiti cijepiti i pitanje je što činiti i što raditi. Tu smo otvorili temu edukacije. Otvorili smo, dakle, uopće da se educira, da se govori o tome. Govorili smo o temi promidžbe, dakle govorili smo o niz tema što učiniti i što promijeniti. Ja sa velikom zavišću, zaista s velikom zavišću sam gledala pred jedno, ajdemo reći mjesec dana, Norveška, procijepljenost koju ima i Norveška koja normalno živi. Dakle postigla je procijepljenost koja je nama science fiction od nekakvih 76 ili 77%, izašli su svi na ulice bez maske i slavili dan od kad normalno žive. To nam je činjenica, na to moramo biti spremni. Pitanje je samo da onda jasno iskomuniciramo, što znači procijepljenost od 55% znači to, od 60% znači to. Ili, živjet ćemo pod maskama. Pa ja ne želim da neki ljudi koje sam upoznala pod maskama, neću ih više nikad, ne znam, oprostite, neću ih nikad, kad skinemo maske neću ni znati o kome je riječ. Dakle, živimo nenormalno, ali ono što trebamo voditi računa, što sad u ovom trenutku mi možemo napraviti? Možemo se optuživati, možemo jasno reći tko je za što kriv. Ali, što raditi dalje? Daj odgovor nismo dobili. Mi ćemo u ovom Saboru ponovo imati Izvješće za sljedeće ovaj mjesece, ali bilo bi dobro da se svi zajedno zapitamo i vidimo, da li smo mi uopće spremni doći do procijepljenosti od 60%, što je minimum za bilo šta dalje.

Budući da je kolegica Kekin toliko opsjednuta sa mnom da je svu raspravu koju je imala o ovom važnom Izvješću svela na mene, umjesto na meritum, dugujem osvrt na navedeno. Dakle, stvar je vrlo banalna. Ja sam rekla da je gotovo svaka 4. osoba u Hrvatskoj, koja je cijepljena, umrla od Covida. Naravno da navedeno podrazumijeva da je riječ o osobama koje su prethodno zaražene Covidom jer protivno bi značilo da sam ja tvrdila ili mislila da je u Hrvatskoj 400 tisuća ljudi umrlo već od Covida, dakle da sam ja došla i tvrdimo da hodamo po leševima. Kolegice Kekin na vaš žalost nikoga u Hrvatskoj ne možete uvjeriti u tako smiješnu tvrdnju i čak kada ste me pitali za pojašnjenje dala sam vam vrlo jasno pojašnjenje sa statistikom iz ovog izvješća i ne znam zašto na navedenome i dalje uporno inzistirate umjesto da se bavite meritumom. Ni u završnoj raspravi niste govorili o izvješću te mogu jedino pomisliti da ga niste niti pročitali. Pričali ste o cijepljenju, a mi nemamo ovdje raspravu o cijepljenju mi ovdje imamo raspravu o jednom dokumentu koji je ključni dokument za HS. Ali nekoliko stvari je važno za istaknuti, govorili ste da cjepivo radikalno smanjuje smrtnost, radikalno je vaša proizvoljna kvalifikacija. Puno bi bilo važnije da ste mi se pridružili u tome da upozorim hrvatske građane koji su cijepljeni da i oni moraju biti oprezni jer ovo izvješće pokazuje da za razliku od prethodnog izvještajnog razdoblja čak više od 20% naših građana koji su bili cijepljeni s jednom ili dvije doze, a zarazili su se covidom su na kraju ipak umrli od covida, dakle oprez je potreban. Bilo bi puno korisnije da ste tu poruku koja je istinita prenijeli nego da ste govorili da cjepivo radikalno štiti jer je cjepivo vaša religija i onemogućava vas u normalnoj znanstvenoj argumentaciji. Ako ćemo po radikalnom ja ću reći što je radikalno, radikalno u politici je vaša prijeteća šaka koju svaki put dižete u zrak misleći da je to poziv na demokraciju, a zapravo je poziv na diktaturu koju ste već pokušali uspostaviti, na sreću neuspješno u gradu Zagrebu. I da, ljudi se pitaju kome vjerovati, pa ljudi za početak trebaju vjerovati legitimno izabranim saborskim zastupnicima onima kojima su dali povjerenje da ih ovdje predstavljaju. Kolegice Kekin nažalost vi niste među njima, vi ste dobili nedovoljan broj glasova da biste ovdje ikoga predstavljali. Možda biste bili uspješni po vašem broju glasova u nekom mjesnom odboru, čak je i vaš suprug dobio više glasova od vas, no nažalost očito mu niste dozvoli da se pojavi u ovom saboru. Dakle, ustoličeni ste ovdje političkom direktivom, a ne voljom naroda pa stoga ni ne znam kome se doista obraćate. Što se tiče ovog izvješća koje je trebalo biti predmet ove rasprave i kojem sam se isključivo bavila pa i kada sam upozoravala na ove podatke na ove podatke da ni oni koji su cijepljeni nisu u potpunosti sigurni što zbog naših građana moramo jasno komunicirati hrvatskoj javnosti, potrebno je istaknuti zaključno nekoliko poboljšanja koja su moguća. Prije njih želim se zahvaliti ministru što je ostao ovdje i odslušao cijelu raspravu što nije često slučaj u HS-u, voljela bih i da je bio otvoreniji za dijalog i za pitanja koja su ovdje postavljena, no možda ako budemo imali češća izvješća zajedno dođemo i do tog stupnja. Bilo bi korisno da se navedu i nuspojave zbog sve zabrinutosti koja postoji u velikom dijelu naših građana da možemo i o tome razgovarati, bilo bi korisno da se detaljnije osvrnemo i na one koji boluju od post covid sindroma jer je ovdje samo navedeno da ih ima, a ne znamo što se s njima točno događa i kako su tretirani. Bilo bi korisno da preboljele uključimo u sva statistička izvješća jer je riječ o značajnom broju naših građana, a nejasno je kakav je njihov imunitet u odnosu na one koji su cijepljeni i u odnosu na one koji nisu cijepljeni. Zaključno ću ponoviti ono što sam rekla i na početku, prije svega moramo se upravo zbog korupcije i onemogućavanja iste vratiti na javnu nabavu. Ovo je izvješće trebalo biti predmet naše rasprave, mogu samo na kraju sa žaljenjem ustvrditi što zastupnici bez demokratskog legitimiteta nisu u stanju niti obavljati taj posao premda su direktivom stavljeni na mjesto na kojem ne bi smjeli sjediti.

Kolegice i kolege, komendatore, ministre, državna tajnice. Dakle, ja sam već rekao u svojoj raspravi i ponovit ću to ponovo, ja nisam liječnik, ja nisam medicinar i neću govoriti s tog aspekta, govorit ću s političkog aspekta, govorit ću vjerodostojnog aspekta, govorit ću iz aspekta onoga što smo trebali napraviti svi kao odgovorni građani i političari, a onda kao medicinari, profesori ne znam građevinari, inženjeri itd., a to je pristupiti zapravo borbi protiv ove pošasti zajednički koordinirano, vjerodostojno i odlučno. Jesmo li je pobijedili kolegice i kolege ili smo je pobijedili za dnevnopolitičke interese? Jesmo, pobijedili smo je i zbog izbora, parlamentarnih izbora koji su dolazili zato smo pobijedili koronu. Možda da su češće izbori bi češće pobjeđivali koronu, ali korona još uvijek nije pobijeđena kolegice i kolege i zato smo tu i zato uopće raspravljamo o ovome. I poanta nije koje su nuspojave cjepiva po meni, poanta je kako su to najodgovorniji ljudi u ovoj državi komunicirali. A sjetit ću vas kako su komunicirali, dr. Markotić govori o zabrani okupljanja, a onda se pojavi na masovnom okupljanju ili cijepi svoju majku preko red. Pa ko od vas kolegice i kolege ne bi svoju staru majku cijepio preko reda da je mogao? Ali ne, a zašto bi, ima i drugih, ima nekog reda u ovoj državi ili nema? Očito nema jer ima jednakih i ima jednakijih, ima onih koji su u stožeru, ima onih koji nisu, ima onih koji su HDZ-u, ima onih koji nisu. E pa vidite oni koji su jednakiji, oni koji su u stožeru, oni koji su u HDZ-u e ti svoju staru maju cijepi prije od nas koji nismo. Od nas koji smo obični građani ili od nas koji smo, ne daj Bože oporba, a to vam je najgora kletva u ovoj državi, bit oporba, nekonstruktivna jer što god mi kažemo je nekonstruktivno jer ne plješćemo predsjedniku stranke koja je osuđena za korupciju, magistru Andreju Plenkoviću. Bravo, magistre. Bravo, svi ostali koji imate sinkopu, a nemate sinkopu, ne samo o dr. Ivi Sanaderu, imate vi sinkopu o štošta drugo. Imate vi sinkopu i o ovome. I zato, ministre, ne mogu se složiti sa nekim vašim ocjenama. I ne mogu, uz najbolju volju, iako ne sumnjam u vašu dobru volju, ali ne mogu, uz najbolju dobru volju primiti neke stvari koje govorite i ocjene koje govorite za ovom govornicom. Jer vaš predsjednik stranke, osuđene stranke, voli reći da Domagoj Hajduković voli čitati, a Domagoj Hajduković voli čitati i Domagoj Hajduković pamti neke stvari. I oprostite mi sad 3. lice, to je karakteristično za neke druge političare, ali retorički je koristim zbog toga što je koristi Andrej Plenković za ovom govornicom.

Tata ima 69 godina i nije došao na red, rekli su da ga nema. I vi, ministre, govorite našem zastupniku da laže kad iznosi takve stvari.

Cijepise projekt je fijasko.

To je nešto što smo uspjeli napraviti zajedno, hvala Bogu jer ne znam gdje bi bili da nismo. Možda, ministre, da su bili neki izbori, možda bi pobijedili koronu ponovo. Pa hajde onda, ako je do toga, ako se tako pobjeđuje pandemija, raspišimo izbore pa pobijedimo koronu.

Zahvaljujem vam na interesu i zahvaljujem vam na svim replikama. Pazite, kao čovjek ne mogu sjediti u ovom časnom Domu i slušati laži. Možda je to nekom dopušteno, ja to ne mogu slušati. Gospodine, čitali ste u novinama, ali niste pročitali komentar i zaključak AZOP-a da nije došlo do gubitaka podataka. Molim vas, kad nešto tvrdite, pogledajte i vas pozivam na isto. Provjerite. Jer u protivnom, ove tvrdnje vas dvojice su neistina. Je l' to treba hrvatskom narodu? Od mene neće čuti i ne slušaju. Časno i odgovorno radim ovaj posao i ne mogu shvatiti kako je moguće da u ovom svetom Domu netko laže i prolaze priče. Dakle, zahvaljujem svima na konstruktivnom doprinosu. Svi bi trebali, kao što sam rekao na početku biti na istoj strani, slušati znanost, slušati struku. Nakon ove današnje rasprave ja sam duboko razočaran, pogotovo od onih koje nemaju dublje spoznaje o medicini, a govore svašta. Ja vas molim, svatko od vas, u vašoj stranci ima stručnjake, epidemiologe, raspitajte se prije nego što zauzmete ovu govornicu i govorite da vas slušaju hrvatski građani. Radi se o njihovom zdravlju. A mi smo toliko široki demokratski da ni ne uvjetujemo cijepljenje. Dakle, ako netko ne želi, ne treba, ali moramo govoriti da je to najbolji put. Najbolje što se u ovom trenutku može i oprostite mi na ovom srčanom ispadu jer, između ostalog, saznao sam da su prosvjednici ispred moje kuće, gdje mi je obitelj, što je vrlo neugodna situacija, dakle, zbog toga što želim sigurnost za zdravstveni sustav. Dakle moja pozicija nije laka, ne žalim se, ali doista ne mogu sjediti i slušati stvari koje nisu utemeljite.

Ministar obmanjuje javnost i vrijeđa zastupnike. Ministre, ja nisam rekao da ste vi osobno krivi, ne. Ali, nemojte mi govoriti da lažem kada kažem što je kolegica Markotić napravila [[Upadica: Ne, ne, ne.]] [[Upadica: Ne, ne, ne.]] Nemojte mi kazati da lažem kada kažem što je kolega Capak napravio [[Upadica: Ne, ne, ne.]] Nemojte mi govoriti da lažem kada kažem što su članovi savjeta napravili [[Upadica: Naravno da je ...]] nerazumljivo/ Pa tko tu laže?

Treća opomena, ali znate da je sad kraj ove rasprave, pa to ste namjerno napravili. Osim toga, povreda Poslovnika ide, meni se morate obratiti, a ne gospodinu bilo kojeg, zastupniku, ministru i šta ja znam, nego meni se morate, ne. ... [[Upadica se ne čuje.]] Vi ste se obratili, ne. Oprostite, imate 3 opomene i ovoj točki ne možete više govoriti, ali, dobro, ali mi smo gotovi s točkom. Gospodine ministre, gospodine ministre. Oprostite, znam situaciju koju imate, ali ipak, molim vas, zadržimo ovdje mir. Povreda Poslovnika, također? Nećete odustati? Izvolite. Gospodine ministre, ako je netko u ovom saboru od saborskih zastupnika poznat kao umjeren i odmjeren to sam onda ja i stvarno ne govorim bez veze i ne napadam bez veze i rekao sam vam ako sam nešto rekao krivo rekao sam zbog toga što toga nema u vašem izvješću i što moram te podatke prikupljati iz medija, to sam rekao i prošli puta u raspravi ministre.

To ne ide tako, a morate reći i broj, i broj članka, a osim toga je bila replika. Noć je duga. Hvala. Uvaženi ministre, ne opravdavam to što su prosvjednici pred vašom kućom i što je ugrožena vaša obitelj. I shvatite jednu stvar, mi vam ne vjerujemo, ne vjerujemo vam da časno i odgovorno obavljate svoj posao i molim vas ne skrivajte se iza medicine, ne pozivajte se na medicinu, nije medicina naručivala internetske platforme od cvjećarnica. To je uzrok i razlog pada povjerenja u vas. Poštovana gđo. saborska zastupnice, ne očekujem da mi vjerujete, ali provjerite, provjerite prije nego što nešto tvrdite. Dakle, natječaj gdje se javila nekakva cvjećarnica nema veze sa cijepljenjem, ima veze sa potpuno drugim projektom. I hvala Bogu što je taj predmet na ocijeni i DORH-a i Povjerenstva za sprječavanja sukoba interesa jer će oni iznijeti pravorijek. Ali prije svega vas molim da se informirate o onom što govorite. Dakle, cvjećarnice nemaju veze sa platformom za cijepljenje, nisu nestali podaci. AZOP je jasno rekao da nikakvi podaci nisu nestali, provjerite molim vas, nemojte mi vjerovat, provjerite. Gđa. Orešković ima povredu Poslovnika. Hvala predsjedavatelju. Čl. 238., pa doista predstavlja uvredu kad jedan ministar jednoj saborskoj zastupnici kaže provjerite. Pa čitav problem proizlazi iz toga što nam niste dali mehanizme da bilo što provjerimo, mi vam opravdano ne vjerujemo.

Imate drugu, drugu opomenu i molim vas, molim vas, molim vas ako ne vjerujete provjerite, molim vas. Gospodin Bojan Glavašević, replika. Gospodine ministre, jedna od stvari koje mislim da nisu bile spomenute, a smatram da su bitne, smatram da je bitna činjenica da u svakom odlučivanju, u svakoj situaciji, a u globalnoj pandemiji pogotovo normalno je da, da se dogode greške. Stožer, mislim da je to jedan od razloga, nepovjerenje u stožer. Stožer je pokazao veliku količinu ne samokritičnosti i nije priznavao da se događaju greške. Percepcija je bila i jeste da je ta ne samokritičnost odnosno to odbijanje da su možda u nekim stvarima i pogriješili u funkciji obrane dakle političke obrane vlade i to im je narušilo legitimitet.

Hvala vam lijepo. Poštovani g. saborski zastupniče, ja mislim da sam i zadnji put u ovom časnom domu rekao da je ljudski griješiti, tko od nas nije pogriješio? Ja sam na raspolaganju za sve greške, ali argumentirano sa podacima, ne ovlaš i onda možemo o svemu razgovarati. I samo bih rekao da se nikad nisam skrivao iza struke, dakle otpočetka ako se sjećate prvih dana ove ugroze govorili smo da ćemo vjerovat struci i da je struka jedino ta koja nas može voditi ovaj u ovoj teškoj borbi. Možda je grešaka i bilo, ali ovo sad što je bilo sve rečeno tijekom današnjeg dana dakle stojim na raspolaganju svima za analizu i konzultacije, ali većinom je izvučeno iz konteksta. Pogledajte samo u konačnici naše rezultate. Poštovani ministre, upravo ova rasprava ovdje traje čitav dan baš zbog vaših rezultata jer činjenica je da po pitanju procijepljenosti u Hrvatskoj vaši rezultati nisu dobri. Mislim to valjda vidite i vi, vjerojatno vidi i vlada. Činjenica je i to da smo govorili i ponovit ću da nije vjerojatno da će ako vi nastavite komunikaciju oko cijepljenja ili stožer da će se stopa procijepljenosti povećati, neće se jer ljudi zbog grešaka koje su postojale vama više ne vjeruju. Vi možete smatrati da to nije dobro ili da ljudi imaju krivu percepciju, ali je činjenica, činjenica je da bez novog stožera i bez novih komunikatora mi nećemo povećati stopu procijepljenosti i ako nam je to svima cilj onda je i cilj da vi podnesete svi zajedno tu žrtvu i stavite nove ljude. Dakle, zadatak Vlade je bio osigurati dovoljne količine besplatnog cjepiva. To smo napravili. Zadatak Vlade i moj osobno bio osigurati dovoljne količine cjepnih putova i cjepitelja. I to smo organizirali. Moglo se dolaziti na cijepljenje i bez naručivanja i birati cjepiva. Čuli smo danas kada je Njemačkoj tek to bilo moguće. Nadalje, kad smo vidjeli da loše ide, organizirali smo patronažne sestre koje obilaze starije bolesnike po kućama. Svakodnevno govorimo da treba se cijepiti jer da to spašava živote. Slažem se, možda je to dosadilo ljudima slušati od nas, ali ono što ću reći da ova rasprava danas u Saboru nije doprinijela i poslala poruku građanima da se cijepe. Prema tome, to ... [[Govornik se ne razumije.]] vašu odgovornost jer ste danas ovim vašim istupima potaknuli hrvatske građana na cijepljenje. Neki jesu i od srca zahvaljujem na tome. A što su drugi govorili? Poslušajte snimku. Ovakvim raspravama ne dolazimo do naših građana i ne .../nerazumljivo/... ne dolazimo do rezultata koji su potrebni. Imate dvije opomene i [[Upadica:]] onda još jedna, a poslije je još jedna točka. ... [[Upadica se ne čuje.]] Ali može se odnositi. ... [[Upadica se ne čuje.]] E, može. Vidit ćemo što ćete reći. ... [[Upadica se ne čuje.]] Ajde, izvolite. Ne, izvolite, vidjet ćemo što ćete reći. Čl. 238, dakle što se tiče omalovažavanja zastupnika i hrvatskih građana, necijepljenju je najviše doprinijela netransparentna komunikacija. Neupozoravanje i na porast onih koji su svejedno umrli od Covida, a da su bili cijepljeni i zaraženi Covidom i upravo ono što dolazi iz vašeg kluba, kolegice, kad neznanstveno tvrdite da cjepivo radikalno štiti umjesto date konkretne podatke koji su u ovom Izvješću

Poštovani ministre, vi putem svog prethodnika koji je rekao, ja nikad ne lažem, ja samo nekad ne govorim istinu. Da, da. AZTN, Agencija za zaštitu podataka da odgovorit će da nijedan podatak nije zloupotrebljen [[Upadica: Ne.]] ali ne da nije izgubljen. Pročitat ću vam što je Ministarstvo odgovorilo. Ministarstvo sada tvrdi da se građani na cijepljenje mogu prijaviti izravno putem platforme Cijepise te dodao da je otklonjeni nedostaci. U tom istom članku piše da je dio podataka bio izbrisan. Ali, ajmo o tome da li zastupnici lažu. Da li sam ja lagao kada sam rekao koji je broj smanjenih operacija? Da li sam lagao kada sam rekao da ste prije godinu dana obećali da ćete uspostaviti funkcionalni sustav zdravstva odnosno reformu zdravstvenog sustava koju niste još nit počeli? [[Upadica: Hvala.]] Da li sam lagao kada… E, hvala vam lijepo g. potpredsjedniče. Gledajte, vrlo dobro znate na što sam rekao da je neistina, a to je da su podaci izgubljeni. Dakle doista posjedujem dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka koji se odnosi na taj slučaj i koji tvrdi da podaci nisu izgubljeni. Dakle podaci građana nisu izgubljeni. Ukoliko to nije istina, u istom trenutku sam spreman snositi posljedice. Međutim, na to se odnosila moja opaska. A nadalje, kada je riječ o operacijama koje nisu učinjene, koje su propuštene, zatražio sam još tijekom rasprave taj podatak i mogu vam ga dostaviti odmah dok ga dobijem, moje službe u ovom trenutku sumnjaju da je riječ o 100 000 operacija, koliko ste rekli. Ali, provjerit ćemo i dobit ćete egzaktan podatak [[Upadica: Službeni?]] Molim? [[Upadica: To je službeni podatak.]] Dakle moje službe to ne znaju. Provjerit ćemo koji je točan broj, a ono što možete biti siguran da će naputak sljedeći biti, kao i u svim drugim slučajevima da se svi [[Upadica: Hvala lijepa.]] zaostaci nadoknade. G. ministre, molim vas, nemojte odgovarati, bilo što se kaže iz sabornice, nemojte odgovarati jer to se, to nije, protokol nije takav. Povreda Poslovnika, g. Zvane Brumnić.

Bila je replika, imate opomenu. To je druga opomena.

U usred predsjedanja Hrvatske EU-om vi ste postali ministar u RH. Osvijetlili ste obraz svih građana i građanki jer u tom trenutku se nije znalo kako se upravlja krizom u Hrvatskoj, a trebalo se upravljati i kao zemlja predsjedatelj i u drugim zemljama EU. I tada ste osvijetlili obraz i premijeru Plenkoviću i što se dogodilo u tom trenu? Na tim krilima došla je i pobjeda HDZ-a i vi ste nagrađeni, ali u tom trenutku je, u tom trenutku je i Stožer prestao biti dosljedan i vjerodostojan jer ste iz stručnoga tijela kojem je narod vjerovao postali političko tijelo i tada ste i vi preuzeli neke druge ovlasti zbog kojih danas imamo ovako lošu procijepljenost.

I na kraju posljednja replika nećete vjerovati gospodin Božo Petrov. Poštovani ministre, mislim da se danas rasprava svela bezrazložno na cijepljenje, ne cijepljenje jer je to samo jedan segment u cijeloj ovoj borbi protiv Covida i previše je površno. Ono što je problem u cijeloj ovoj priči je da ne možete gledati na vašu borbu na način da se mogu koristiti represivne mjere i da će na takav način građani bilo tko u ovoj državi reagirati nonšalantno i dobro i sve to prihvatiti, a da s druge strane nema edukacije. Treća stvar koja je koja je jako bitna, vi ne možete činiti odgovornima i sebe i Vladu ako imate dvostruka mjerila jer i to ljudi uočavaju. Dakle, ja ne govorim o vama kao stručnjaku. Ja ne bih volio da se bilo tko sakriva iza zdravstvenog sustava jer mislim da je svima nama u ovoj prostoriji stalo do tog zdravstvenog sustava.

Hvala vam lijepo poštovani gospodine saborski zastupniče. Dakle, edukacija je bilo, tražio sam edukaciju u svim zdravstvenim ustanovama, tražio sam da se edukacija ponovi. Neprestano o tome govorimo. Ove pomno i brižno balansirane mjere? Usporedite se sa europskim zemljama, sa našim susjedstvom. Mislim da smo imali znatno liberalnije mjere osim u početku pandemije kada smo puno učili.

Znači da praktički vi imate povredu Poslovnika na gospodina Petrova [[Upadica: Ne.]] e da, jer u prve dvije riječi je rekao samo sada ću i počeo govoriti, ali ništa vi valjda znate što radite. Izvolite. Znam. Dobro. Ovako dakle 234. članak, ministre na suprotnim smo stranama kao politički oponenti, cijenim što ste došli u 9 ujutro i 15 minuta ovdje, čekali nas da dođemo, što ste cijeli dan u raspravi, bilo bi dobro da i drugi ministri slijede taj primjer da možemo podizati demokratske procese u našem društvu na najvećem standardu, hvala vam na tome. I dalje ćemo se sportskim rječnikom tuči oko svega onoga čega se ne slažemo [[Upadica: Ali je istina.]] Molim vas još jednom da razgovaramo

Gospodin Petrov, izvolite. Poštovani ministre kada govorim o represivnim mjerama govorim i o onome što se provodilo, nažalost nemam dovoljno vremena, govorim i o tendencama. Znate koji je prvi zakon koji je predsjednik Vlade pokušao promijeniti prije nego je došao prvi slučaj Covida u Hrvatsku? Zakon da ovlasti sabora prebaci na Vladu. Znate kako je reagirao kad smo to odbili, kad smo došli kao oporba? Gospodin Petrov bili ste, niste bili samo, niste bili samo potpredsjednik nego i predsjednik ovoga doma, a niste naveli ni članak. No, znam ali ne morate se meni ispričati, ma mislim, ali zašto, zašto. Gospodine ministre ako hoćete odgovoriti, odgovorite.

To je bila ironija ako niste shvatili. Idemo dalje.

Poštovani predsjedavajući, uvrštavanjem ove točke povrijeđen je Članak 16. stavak 1. saborskog Poslovnika koji regulira predsjednika radnih tijela sabora. Naime, ostaju neriješen pravni status sjednice resornog odbora održane 12.10. na kojoj je donijeta protustatutarna odluka o prijedlogu kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a jer je bilo samo 5 od 13 nazočnih, nije bilo kvoruma. Sutradan je održana sjednica sa kvorumom, a nije poništeno niti pravno reguliran status prethodne sjednice.

Dobro, vi, ali slušajte me barem to, slušajte me što imam reći, slušajte me što imam reći.

Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju čl. 19.a. Zakona o HRT-u. Želi li, želi li predstavnica predlagatelja dat, čekajte malo, želi li predstavnica, ja moram pročitat to, a onda vi dajte, želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje.

Oprostite, a čujte, igrat ćemo se i dalje, al dopustite samo da kažem tko će govoriti o tome, a onda ću vam dat da kažete povredu Poslovnika. Čekaj, da, čekajte. Ono što ste rekli vi opstruirate, a ja ne pristajem na opstrukciju nego ću ja, ja ću odlučiti kada ćete vi odgovorit na povredu Poslovnika. Gđa. Natalija Martinčević, predsjednica Odbora, Željko Pavić, Goran Ivanović, Vesna Bedeković i drugi članovi odbora, netko od njih će uzeti riječ, ali prije toga, prije toga, prije toga, mogu, prije toga ćemo dati povrede Poslovnika, izvolite. Ne, samo [[Upadica iz klupe: Ma šta radite cirkus od sabora]] 5 minuta, 5 minuta pauze, a onda ću, ali prije nego što se počnete svađat svi međusobno ja ću vam reći jednu stvar da prije povrede Poslovnika ja moram otvarat raspravu jer povreda Poslovnika može bit samo u trenutku rasprave, a ovaj i stanka može bit samo u trenutku rasprave.

Znači ja ću sad dat samo povrede Poslovnika.

Poštovani predsjedavajući… Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je… čl. 236. i to ste ga vi povrijedili zato što je prethodno povrijeđen već od radnih tijela čl. 50., čl. 16., niste dali objašnjenje u trenutku kada vas je saborski zastupnik zamolio za objašnjenje i zamolio da se zaustavi ova točka jer nije moguće da se nastavi, dakle nisu ispunjeni uvjeti, a vi niste dali objašnjenje.

Ovo što ste vi rekli je ušlo u stenogram, vi se obratite Odboru za ustav, Poslovnik i politički sustav koji će zauzet stav onda o tome, al ja idem dalje po tome kako je izglasano da bude današnji dnevni red.

Naime, trebali ste odobriti stanku onoga trenutka kad je tražena, to je bilo prije nego što ste najavili točku dakle jer kaže tijekom sjednice sabora predstavnik kluba zastupnika jednom tijekom dana može zatražiti stanku za sastanak, dakle onoga trenutka kad je tražena trebate ju odobriti. Gospodin Glavašević, vama moram dati opomenu… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne znam na čemu zato što nije počela još rasprava, moram dat opomenu. Znate zbog čega? Zbog toga što stanka se ne može tražit dok se ne započne točka, a točka nije započeta. Predsjednik sabora je jutros odobrio stanku prije nego što je najavio točku.

Da opomenu dajem sebi, može? Nek se zapiše.

Dakle, tražim da se utvrdi povreda Poslovnika iz istih razloga kršenja Članka 236., a zbog kršenja Članka 50. i Članka 16. Poslovnika jer je na dnevni red sjednice uvrštena, uvrštena točka za koju nisu ispunjeni uvjeti. Radilo se o neregularnoj sjednici koja je dan nakon ponovljena, a ponovljena je na način da nije proglašena regularnost sjednice dan prije, da nisu članovi radnog tijela dobili sve potrebne informacije koje su o tome trebali dobiti.

Hvala, dakle povrijeđen je Članak 248. o davanju stanke i načinu kada se treba dati, ali evo najavili ste da ćete dati stanke onda kolegicama koje su je tražile tako da onda bi trebalo biti u redu, onda mislim da neće biti povrede ako im date stanku. To sam shvatio, ok onda u redu.

Ovo je doista presedan čak i za Hrvatski sabor. Činjenica da smo imali protustatutarnu sjednicu resornog odbora gdje su članovi odbora po prvi puta uspjeli deponirati i svoja tijela, ne biti na odboru a držati kvorum. Na temelju čega mi imamo identičnu sjednicu dan nakon i sada bi trebali imati raspravu je dno čak i ovog saziva kojem vi predsjedate. Opomena i vama jer ovo je bila čista replika. Slijedeća povreda Poslovnika Dalija Orešković. Zahvaljujem predsjedavatelju. Doista je povrijeđen Članak 248. u načinu na koji je vaš prethodnik prilikom predsjedavanja sjednice Hrvatskog sabora onemogućio meni kao podnositelju zahtjeva za stankom da tu stanku obrazložim onog trena kada je taj zahtjev dan. Takva praksa pokazuje namjeru i to vrlo intencioznu, zlu namjeru HDZ-a da opstruira i onemogućava rada oporbenih saborskih zastupnika. Krajnje je neprimjereno i nečuveno. Dobro, s obzirom da vam je bila već odobrena stanka koliko sam informiran vi ste samo sad htjeli ne znam nekako jel ovo bila povreda Poslovnika [[Upadica: Je, je.]] znači sad to imate opomenu. A sad izvolite obrazlaganje stanke. Uvažena zastupnica Dalija Orešković. Tražim stanku u ime Kluba stranke Centar i stranke GLAS u trajanju od 10 minuta radi provođenja konzultacija sa ostalim oporbenim klubovima. Naime, ovo nije točka dnevnog reda o kojoj smo mi trebali raspravljati danas. Za raspravljanje o ovoj točci nisu ispunjeni uvjeti, a ova točka je na silu nametnuta i umetnuta u dnevni red kao što je prethodno na sili s dnevnog reda skinuto raspravljanje o Nacrtu strategije suzbijanja korupcije za slijedeće desetogodišnje razdoblje. S obzirom na činjenicu da je taj nacrt sastavljala HDZ-ova Vlada, s obzirom na činjenicu da je HDZ politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju, o tom HDZ-ovom nacrtu Strategije suzbijanja korupcije ne bismo trebali raspravljati, niti slijedeći tjedan, niti bilo kada. Nama treba strategija suzbijanja korupcije koju će kreirati oporba, a ne koruptivna vlast. A dio te strategije, pa dio i plana je i opstruiranje i sprječavanje raspravljanja o ovoj slijedećoj točci dnevnog reda zato što se moramo suprotstaviti daljnjem zarobljavanju HRT-a kao javne ustanove u političko glasilo i u peglača imidža HDZ-a. Za oporbu je ovo imenovanje novog glavnog ravnatelja sporno i nakon što je prethodni glavni ravnatelj završio u pritvoru zbog korupcije, a bio je povezan sa HDZ-om mi si opravdano postavljamo pitanje je li ovaj prijedlog imenovanja novog glavnog ravnatelja koji je ponovno povezan sa HDZ-om korupcija u tijeku, korupcija u nastajanju. I pozivam oporbene zastupnike da se zapitaju je li današnji HDZ po bilo čemu imalo drugačiji od onog HDZ-a iz Sanaderovog vremena. Jesu li Lovro Kuščević, Josipa Rimac, ministri Borgovci, pa čak i saborski zastupnici iz redova HDZ-a iz ovog saziva Hrvatskog sabora kojima smo skidali zastupnički imunitet zbog koruptivnih kaznenih djela, Barišić, Puljušić, Zulim imalo drugačiji, imalo drugačiji [[Upadica: Vrijeme.]] od HDZ-a o kojem svjedoči pravomoćna presuda. Članak 238., kolegica Orešković me omalovažila jer nije rekla ključnu stvar, a to je da je stranka koja je presuđena za korupciju upravo planira provesti novu korupciju na HRT-u imenovanjem na čelu te ustanove osobe koja je u sukobu interesa. Temeljem Članka 240. stavka 1. izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi, to je vaša druga opomena. Slijedi obrazlaganje stanke uvažene zastupnice Sandre Benčić. Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bismo svi zajedno ovdje kao oporba znajući da vladajući u tim konzultacijama neće sudjelovati, raspravili, raspravili oko toga da li je moguće da dan nakon što je vladajuća stranka i većina u ovom parlamentu dobila presudu kao stranka za koruptivna kaznena djela da u proces ravnatelja HRT-a stavlja osobu koja je u eklatantnom primjeru sukoba interesa, koji je povezan sa ministricom kulture, koji je osoba koja ima dvije tvrtke, ne jednu tvrtku, ima dvije tvrtke koje prodaju usluge toj istoj HRT-u i to istoj onoj HRT-u koja na najvišem tock shou tzv. političkom koji ima jučer ne govori u Otvorenom o tome da je HDZ dobio presudu nego govori o situaciji na Kosovu, to je tema Otvorenog jučer i istoj toj radio i televiziji koja danas da bi imala jer ne može prešutit da ste dobili tu presudu, kaže da će raspravljati malo o tome i onda o situaciji u oporbi jer kakvu vlast i oporbu treba jer to je isto. Kad vi uzmete 14 milijuna ili kad se Domovinski pokret neko ode iz Domovinskog pokreta, to je vjerojatno isto za HRT. I mi bi sada trebali o tom i takvom kandidatu koji će takvu politiku HDZ-a na HRT-u nastaviti provoditi i raspravljati.

Povreda poslovnika Josip Borić.